Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 7. září tohoto roku na 49. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej na návrh předsedy ústavněprávního výboru poslance Jeronýma Tejce přerušili a odročili do příští řádné schůze.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podrobně jsem ten návrh představoval zejména v prvním čtení a posledně, takže teď již jen velmi stručně. Je to poměrně rozsáhlá novela insolvenčního zákona, která má tři hlavní cíle. Tím druhým je zamezení některým nekalým praktikám, které využívají zločinecké skupiny známé jako insolvenční mafie.

Poskytnu prostor zpravodaji ústavněprávního výboru, aby vás seznámil s nejedním pozměňovacím návrhem, který byl podán.